Mluvil jste tady, pane poslanče Vyzulo prostřednictvím pana předsedajícího, o urážkách a nadávkách. Tak v tom je mistr váš majitel, předseda vašeho hnutí. Ten urážky a nadávky má na denním pořádku. Pokud chcete skutečně zlepšit stav a prostředí v politice, tak mu prosím dejte nějaké školení třeba o té etice. Já si myslím, že by se mu to velice hodilo.

Děkuji. Nyní pan poslanec Kalousek, připraví se pan poslanec Plíšek s faktickou poznámkou. Pan poslanec Kalousek není přítomen, v tom případě pan poslanec Plíšek. Připraví se pan poslanec Laudát. Přeji pěkný večer. Já musím také zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na vystoupení pana kolegy Vyzuly.

Ale pan kolega Vyzula tady řekl, že dnes probíhají demonstrace pro a proti. Já nevím, jak to myslel. Vidíme plné Václavské náměstí, i v dalších krajských městech se uskutečnila spontánní shromáždění občanů, kteří zásadně nesouhlasí s tím, že prezident republiky porušuje Ústavu a nekoná, jak má konat, kteří nesouhlasí s nepřijatelným chováním Andreje Babiše, který sem vnáší praktiky komunistického režimu a StB, který se baví o tom, že bude ovlivňovat složení rozhodčího soudu a který se seznamuje s živými svazky z vyšetřovacích spisů. Takže občané zcela spontánně vystupují proti tomuto chování této dvojice, tohoto paktu Zeman Babiš. A mě jenom mrzí a je to v pořádku, my jsme svolali tuto schůzi , že tady musím poslouchat některá vystoupení, která jsou zcela demagogická, ale to už je život. Já se skláním před těmi, kteří ta shromáždění zcela spontánně svolali a kteří je organizují. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan poslanec Laudát, připraví se pan poslanec Blažek. Děkuji. Ale my jsme tady od toho, abychom případně ukázali, když někdo hrubě porušuje etický kodex politika. Politik nemá co strkat prsty do médií.

On by měl odejít z vlády na minutu.

Ještě vám to skutečně, vážení členové hnutí ANO, nedochází? Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek, připraví se pan poslanec Korte s faktickou poznámkou. Děkuji za slovo. Stručně k panu profesoru Vyzulovi vaším prostřednictvím.